71.

Prosím, aby úvodní slovo přednesl ministr financí Zbyněk Stanjura.

Děkuji pěkně. Pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, členové vlády, kolegyně, kolegové, jak již uvedl pan ministr, projednáváme tisk 114 a následně 115, kdy se jedná o identické návrhy, kdy v tisku 114 se jedná o návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací Dohody mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o ukončení platnosti Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní republikou a Rakouskou republikou a v tisku 115 Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní republikou a Švédským královstvím, kdy tyto dohody byly sjednány formou výměny nót. Po vstupu České republiky do Evropské unie se staly dohody o ochraně a podpoře investic uzavřené mezi členskými státy EU nekompatibilní s právem EU, a Evropská komise tedy doporučila členským státům Evropské unie, aby zvážily další platnost těchto dvoustranných smluv o ochraně a podpoře investic.

S ohledem na to je tedy potřeba tyto dohody ukončit formou dvoustranných nót a já vás rovněž žádám o jejich podporu, kdy tyto dohody nebudou mít vliv na státní rozpočet a jsou zcela v souladu s ústavním pořádkem a právním řádem České republiky i s evropským právem. Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu k tomuto tisku. Hlásí se někdo do obecné rozpravy? Není tomu tak, obecnou rozpravu tedy končím. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Ptám se, zda má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Aby stiskl tlačítko a zvedl ruku. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Tím končím prvé čtení bodu číslo 71, sněmovního tisku 114.